Slažem se kolegice Branka, ma ja sam samo htio, to sam se malo dotaknuo u svojoj raspravi, ali evo moj je savjet, nama ne treba 600 stranica nekakvih podataka, priloga itd. To uprava ima kod sebe, neka ih stavi na van, na web, da budu javno dostupni, nek' ih svi gledaju jer su dobri podaci i toga se država sigurno ne treba sramiti jer su iznosi zaista respektabilni kad govorimo o pedesetak lokalnih samouprava. Ali mislim da trebamo uzeti 10 osnovnih područja života na otocima i dati jedan kratak pregled u tim izvješćima na koji način Zakon o otocima utječe na ta područja.

Da bi mi to vozili ne znam, ja sa svoga Raba u Rijeku, na Marinšćinu, ili neki drugi otok u neko drugo centralno odlagalište, to nešto košta. I mi moramo omogućiti da ti otoci u svojoj cjelini imaju politiku takvu da što više svojih potreba zadovolje na svom otoku. Nedavno sam govorio o činjenici da recimo, kamenolomi su zabranjeni a da moramo voziti, ne znam, na otoke kamen sa kopna. Znači da država mora slušati pa i Upravu za otoke i vas u Ministarstvu regionalnog razvoja da se uključite u posao koji radi neko drugo ministarstvo, da im jasno kažete mi mislimo da to moramo na taj način napraviti. Da tu pomognete lokalnoj samoupravi jer inicijativa jednog čelnika lokalne samouprave nije jednako inicijativi ministarstva prema ministarstvu ako želimo napraviti nešto. Znači, evo čisto dobra sugestije da i vi razmišljate na koji način se odnositi prema otocima i pomoći im a da ne treba puno koštati državu ali da nam da određene mogućnosti.

Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Vas je očito zapala tradicija kasnih noćnih sati, pa ne tako davno smo imali i strategiju koje je bila ministrica, pa je isto bila negdje oko 10, 11 navečer, evo i vi ste kasnim noćnim satima. Pa kad vas tako krene, možete očekivati da to tako bude. Jednako tako je vrlo interesantno da ja u ime kluba govorim između dva kolege, jednog iz HDZ-a, drugog iz SDP-a, oni su oba dvojica s otoka. A u Hrvatskoj imamo ni više ni manje nego 1244 otoka, otočića i hridi a od toga imamo 48 naseljenih i na otocima prema zadnjim izvješćima živi negdje oko 130 tisuća stanovnika i ja uvijek volim nešto usporediti a to kad uspoređujemo, to vam je otprilike nešto više nego što živi u gradu Rijeci. Jednako tako kroz cijelo izvješće i ovo izvješće za 2014. i 2015. zapravo govorimo o tome da kad pogledate ulaganje koje su na otocima mi govorimo u prosjeku godišnje oko milijardu i pol. Kad je ulaganje za jedna duži niz godina, onda tu možete vidjeti i neke rezultate i možete vidjeti neke učinke. S tim rezultatima možete biti nezadovoljni, možete reći da trebaju biti bolji. Jedan aspekt je što vam to izvješće nudi, način na koji je napravljeno i tu apsolutno mi u klubu GLAS-a i HSU-a nemamo nikakav problem, čak štoviše, napravljeno po uobičajenoj metodologiji. Druga stvar je da malo vidite što zapravo jesu problemi. Tu malo da vidite probleme, da malo vidite što se dešava i da malo vidite već i ovo izvješće kad uspoređujete 2014., 2015., vidite neke pomake i vidite neke teme koje su jače naglašene. Izvješće uvijek, i ovo izvješće dosta govori o infrastrukturi, dosta govori o prometnoj povezanosti i onda tu malo naglasak treba staviti i iz ovog iščitati za budućnost a to je problem odvodnje. Dakle, problem je i električne energije, problem i cesta koje se redovito održavaju ali to ostaje problem odvodnje, problem luka nautičkog turizma, i malo problem ribarskih luka. Evo bez obzira što ja sa kontinenta govorim između dva otočana, ja moram reći da ja nekako situaciju na otocima gledam u proteklih tridesetak godina. Dakle kao nautičar tamo '85., '86. sam počela obilaziti otoke, i sad kroz tih tridesetak godina koliko jedrim odnosno kao nautičar idem po otocima, vidite pomaci koji su se desili. Nešto što je bilo prije 30, 20 godina na otocima neuobičajeno, a to je sad normalna stvar u odnosu na nekakvu bazičnu infrastrukturu koju otoci nude. Naravno da oni koji žive tu mogu pokazivati određeno nezadovoljstvo i logično je da se pokazuje određeno nezadovoljstvo, ali vidi se napredak što ne znači da ne treba biti bolji i treba biti bolji. Jednako tako malo kad gledate i uspoređujete izvješća za 2014., 2015., mislim da su dvije teme u izvješću za 2015. znatno pojačane i što pokazuje jedan novi vid problema, odnosno problem koji se treba rješavati. Jedna tema je otpad, druga tema je energetska učinkovitost. Dakle tema otpada je svi mi koji govorimo u Saboru bez obzira da li govorimo u ime kluba ili govorimo u pojedinačnim raspravama imamo uvijek neke teme koje nas malo više intrigiraju. Ja svaku priliku koristim da govorim o održivom razvoju i da govorim o klimatskim promjenama. I apsolutno sam uvjerena i sigurna da je ovo stoljeće, stoljeće u kojima uopće ono što je čovjek stvarao, lupi ga po glavi, što imamo primjer već direktno vidjeti ovim … [[Govornik se ne razumije]] ali jednako tako gdje ćemo morati dati i odgovor i morati ćemo se ozbiljno baviti problemom otpadnih voda, problemom otpada. Taj problem otpada je na kopnu veliki ali na otocima je to izrazito veliki i tu onda gledamo taj otpad strukturiran u nekoliko grupa, dakle problem sanacije divljih odlagališta otpada. No međutim ono što nas je iskustvo naučilo je sljedeće, vi morate riješiti način zbrinjavanja otpada jer to onda ima smisla sanirati divlje odlagalište. Iskustva koja su nas naučili da smo koristili velika sredstva, sredstva iz EU, sanirali divlja odlagališta ali dok nismo riješili prava odlagališta nastala su nam nova divlja odlagališta. Zatim je tema odvajanje otpada. Za odvajanje otpada jednako tako tu je uloga jedinica lokalne samouprave, uloga je i države da se potiče na odvajanje otpada a to možete poticati i edukacijom i osiguravanjem uopće mogućnosti i naravno otpad treba gledati ne kao smeće koje je sada gledano nego kao dodanu vrijednost. I onda nalazimo u ovom izvješću za 2015. podatak da od 50 jedinica lokalne samouprave koji jesu na otocima 20 jedinica lokalne samouprave zapravo ima uvjete za odvajanje otpada. Uvjeti za odvajanje otpada su vam različiti kontejneri gdje možete doći ili odvajanje na kućnom pragu i ostale stvari koje jesu. Jednako tako je na otocima izuzetno važno imati reciklažna dvorišta i sortirnice i pretovarne stanice. To su uvjeti koji na otocima trebaju biti da uopće možemo zbrinjavati kvalitetno otpad. Dakle otpad treba se ili odvajati na kućnom pragu što na otocima je malo teže nego negdje drugdje, ali zato imate mogućnost odvajanja otpada i kontejnere ali pri tome treba zaista voditi računa da se apsolutno dodatna sredstva vežu uz reciklažna dvorišta sortirnice i pretovarne stanice i podatak koji je na stranici 392 da dvije jedinice lokalne samouprave kroz 2015. su napravile reciklažna dvorišta. Ja naravno ne može biti ni jedna rasprava da ne spomenem grad Zagreb, grad Zagreb to nema riješeno. Mi možemo se izmaltretirati pod navodnicima, mislim pozitivno ne negativno, zaista i edukacijom i sve ostalo da to riješimo u cijeloj Hrvatskoj ali dok grad Zagreb to nema riješeno taj nam je postotak znatno problematičniji i znatno manji. Ali zasigurno dodatan napor, dodatna energija, dodatna sredstva koja nije samo jedinica lokalne samouprave nego naravno i centralne države a naravno i koristiti fondove EU. I kada malo gledate izvješće iz 2014. onda je to vezano uz energetsku učinkovitost bilo sve dosta skromno. No međutim kada gledate već izvješće za 2015. vidite da je vezano uz energetsku učinkovitost naročito u zgradarstvu da su korištena sredstva, da je bilo dakle projekti energetske učinkovitosti u zgradarstvu, ne samo u zgradama javne namjene, pri tome mislim vrtići i škole koji je bio poseban program i taj program treba nastaviti i dalje i to su mogućnost zaista korištenja sredstva EU. Ta energetska učinkovitost ima nekoliko elemenata kroz koju ju moramo prepoznati. Dakle energetska učinkovitost ima prvi element da odmah vidite da je nešto obnovljene pa ljepše izgleda, ali to je samo ovako izgled. Drugi element je u smislu zaštite okoliša i CO2 i ostalo. Treći element je zapravo da ulažete određena sredstva. Četvrti element da aktivirate postojeću radnu snagu koju imate a koja sada već postaje problem, dakle u smislu operative, u smislu i proizvodnje građevinskih proizvoda, ako se ne varam sutra je u raspravi i Zakon o građevinskim proizvodima. A peti element je zapravo dosta važan jer čim se nešto radi vi i zapravo i privređujete, imate mogućnost zaposliti ljude ali imate i mogućnost na određeni način i puniti proračun jedinica lokalne samouprave jer svatko tko radi prijavljen je, plaća poreze i ostale stvari koje apsolutno na taj način se pune proračuni. I jednako tako je zgodno i vidjeti kroz to izvješće da je bilo vezano i uz energetsku učinkovitost i zgrada stambene namjene. Ja se sjećam ne tako davno kada je Hrvatska ušla u EU, kada smo imali obvezu certificiranja kuća onda je naravno nastao i dosta veliki problem kao što kod nas uvijek nastane tema certifikata, apartmana i ostalog, onda je u tom trenutku netko tko je imao dosta apartmana je rekao ja ću napraviti certifikat jer je on relativno malo koštao u odnosu na ono što iza toga su benefiti. Jer moj je interes da imam energetski učinkoviti apartman. A interes se osjeti odmah jer u sklopu klimatskih promjena o kojima sam rekla da ću govoriti i uvijek govorim vidimo da su ljeta zaista izrazito vruća a mi smo se svi naučili na jedan komoditet koji prije nije bio a to znači da volimo biti u ugodnim klimatiziranim prostorima. Kada imate svoj apartman koji iznajmljujete i koji u smislu energetske učinkovitosti odnosno cijela je kuća energetski obnovljena, imate nekoliko benefita. Kao prvo zaista je ugodan prostor. Kao drugo, puno manje trošite energenta odnosno struje ako je taj objekt energetski učinkovitosti i govorite zapravo o svom stavu i svom odnosu prema zaštiti okoliša jer na taj način zaista manje utječete na klimatske promjene. Ja se sjećam ne tako davno je bila priča zapravo o izgradnji vjetroelektrana na otocima o korištenju solara na otocima, dakle da se koriste i neki drugi vidovi u proizvodnji električne energije. To je u jednom trenutku zaista malo zastalo, jer tu dolazi i ona tema što su otoci. Oni su i problem je, uvijek nastaje taj problem pogotovo pučinskih i dalekih otoka prometne povezanosti, a to sve zajedno u principu u trenutku kada su nama svi otoci u energetskom sustavu i kad više nije problem da kad nestane i desi se neka havarija da nemamo električne energije na otocima, proizvodnji energetike na taj način je zaista skuplja a i uvijek je pitanje održavanja, a kad je riječ o solarima onda je to su velike površine. A ja nekako sam mišljenja hrvatski turizam, a pogotovo naši otoci zaista se mogu pohvaliti prirodom. Kad jedanput narušite prirodu narušili ste je zauvijek i onda s jedne strane priroda je element kroz koji vi zapravo razvijate turistički potencijal, a onda ako ju narušite više u tom smislu ne razvijate turistički potencijal. Da nekako zaključim i ovu raspravu privedem kraju u ovo kasno vrijeme. Izviješće kao izvješće je korektno napravljeno. Ja bih se tu mogla složiti sa kolegom Borićem da možda malo promijenimo metodologiju, pa da ne ponavljamo neke stvari, nego da se baziramo na neke stvari koje su, koje pokazuju izrazito promjene koje jesu. Ovo izvješće ja osim toga gledam na sljedeći način. Vi tu možete vidjeti promjene koje se dešavaju u prostoru, promjene koje se dešavaju u gospodarstvu, značaj koji je gdje zapravo se i na otocima isto bez velikih, sa dobrom idejom razvija taj otočki proizvod, zapravo ta mala proizvodnja koja može biti. I to izvješće treba gledati u tom kontekstu što se je zapravo, što je ova država napravila za otoke i tu ja moram reći da bez obzira treba pokazati ulaganje koje je. I ono što sam i u replici kolegi Boriću rekla došlo je vrijeme da se pozabavimo i nekim drugim dijelovima Hrvatske iz jednostavnog razloga treba cijelo vrijeme imati na pameti održivi razvoj. Nema ni jednog dokumenta ni iz razine Ministarstva regionalnog razvoja, dakle koji se bavi razvojem, da jedna od prvih rečenica ili prvih riječi nije održivi razvoj. Održivi razvoj znači da bez obzira gdje živite imate otprilike iste uvjete bez obzira gdje živite u Hrvatskoj, da imate otprilike iste uvjete. Mi znamo da u Hrvatskoj to nije činjenica. Ova izvješća pokazuju da se u otoke kontinuirano ulaže, da se otocima bavi, da može bolje uvijek može bolje. To se u prostornom planiranju zove inače preskočeni dijelovi kad ne znate što da napravite s jednim dijelom grada onda ga preskočite pa ostavite za neka buduća vremena. Prva je uvaženog zastupnika Josipa Borića. Samo sam htio dodati na jedan dio koji se tiče pričali ste o zelenim otocima, pričali ste o obnovljivim izvorima energije, spomenuli otpad. Za zelene otoke mislim da svi naši otoci imaju itekako dobre preduvjete osim onog malog segmenta građevne devastacije koji se opet nekako rješava kroz legalizaciju objekata, sve probleme kroz koje prolazimo. Mislim da su svi drugi segmenti, tj. prirodni resursi sunce, vjetar, prirodne ljepote, bogatstvo mineralnih sirovina jednostavno na raspolaganju da bi ti otoci zaista mogli biti zeleni i da bi im mnogo toga koristiti za obnovljive izvore energije. Međutim, jednostavno moramo utvrditi da naš sustav očito još uvijek nakon 27 godina nije spreman, nije spreman jer svaki investitor koji se želi baviti s tim vidom ulaganja kad dođe u Hrvatsku nailazi na nerazumijevanje i kad govori o vodenim turbinama, kad govori o ne znam spalionici smeća kroz nekakve moderne spalionice koje proizvode električnu energiju, kad govori o mini vjetroelektranama. Kad s time dođete na otok ili solarima koji bi mogli bit na javnim objektima, na svakoj kući mini solarne elektrane ne, jednostavno se susrećete ili ne možete dobiti dozvolu ili ne možete dobiti licencu ili nismo spremni u nekim segmentima ili nemamo dovoljno otpada a imamo ga i previše za nas pa to neće bit dovoljno za neku dužu proizvodnju. Znači jedan sustav koji se iz svake Vlade i na svaku Vladu mijenja. I svaka Vlada misli nešto drugo i takva je naša priča i sa otpadom, područjem recimo gdje smo na otocima najmanje napravili. Imamo otoke koji odvoze već dugo vremena smeće sa svog otoka, imamo one koji selektiraju, a imamo one koji nisu ništa napravili [[Upadica Reiner: Hvala.]] Jednostavno ćemo doći u vrijeme kada će se to sve zatvoriti, nastat će problem.

Dakle, kolega Borić budući da je rasprava ovako kasno uvijek morate nešto u raspravi reći malo provokativno, jer inače svi zaspati. Pa ja inače kad sam razmišljala i kad su otoci trebali biti u nekom drugom terminu ne bih sigurno toliko puno govorila i o energetskoj učinkovitosti i o energiji i otpadu kao što sam govorila sad, jer je to možda razlog da se malo svi razbudimo jer su teme koje su aktualne. Ono što moramo znati nije sve za svuda. Dakle i trebate ako imate nekakvu komparativnu prednost prema drugim zemljama EU, a mi imamo tu komparativnu prednost pogotovo kad je riječ o otocima, mi trebamo razvijati tu komparativnu prednost. Na otocima su to prirodne ljepote bez obzira koliko nekom tko živi na otocima se to ne čini da je prednost, ali je i treba biti osjetljiv prema bilo kakvoj izgradnji, devastaciji ili bilo čemu drugom, ali jednako tako treba koristiti i neke potencijale koji otoci imaju. Otoci su tu razvili jednu odličnu stvar a to je taj proizvod hrvatskih otoka koji je dobro napravljen, koji je dobro definiran i koji zapravo pokazuje o toj prednosti. I dobro je da baš svaki put ne idemo grlom u jagode, no međutim, zaista kad dođe bilo koji investitor, onda mu odmah trebamo reći napustite svaku nadu jer to dokle mi možemo i vodeći krivo investitora, a i sumnjati sve, to se rijetko vidi, ali to je valjda naša sudba. Kolegice Mrak-Taritaš, mene ste inspirirali dijelom koji ste govorili o energiji, pa da evo kažem nekoliko rečenica i da i građani malobrojni koji nas gledaju, vide da imamo korist o naših europskih zastupnika nakon Biljane Borzan koje je osigurala da imamo zdraviju hranu u budućnosti.

Taj natječaj će biti raspisan u studenog ove godine, prijave će trajati do siječnja 2018. i ugovori će biti potpisani do travnja 2018. i trebat će se realizirati do

Pa upravo tako. Znate, puno jednostavnije je kad je riječ o energiji to riješiti na kopnu.

Sadašnja situacija je znatno drugačije nego što je bila prije desetak ili 20 godina. Ali i dalje treba zapravo ulagati u različite vidove energije i zaista otok koji će biti i energetski neovisan, naravno da je to zelena energija će imati apsolutnu prednost. No međutim to i sve zajedno kad dajete svoju sliku bilo gdje u Europi dobro izgleda i dobro pokazuje da Hrvatska vodi računa. Ja nekako i naglašavam energetski učinkovito obnovljene kuće pokazuju da ne samo vodimo računa o svom novčaniku, što zapravo je dosta zgodno, ali da vodimo i računa o općoj dobrobiti i to je zapravo važno i važno je i da osiguravamo sredstva ali je važno da budemo spremni ta sredstva i potrošiti. Pa kolegice Mrak-Taritaš, dosta ste govorili o potrebi izgradnje reciklažnih dvorišta, pretovarnih stanica i onda zaista žalosti kad vidimo npr. u izvješću da je kojih desetak tisuća kuna potrošeno za izradu projektne dokumentacije za izgradnju mini pretovarnih stanica i reciklažnih dvorišta. Istovremeno za prijevoz komunalnog otpada sa otoka imamo milijunske iznose jer zaista sa jednog malog otoka kao što je Prvić i male udaljenosti prema Vodicama, prijevoz se godišnje plaća par stotina tisuća kuna. Fond za zaštitu okoliša svaku godinu sufinancira ali ne financira u cijelosti i pitanje je trena kad će se ostati bez tih sredstava. I tu bi istakla ponovno potrebu da se različito tretiraju oni otoci gdje nema uopće ni trajektnog pristaništa, gdje je zabranjena vožnja i prometa automobilima u odnosu na one koji su povezani mostom. Pa evo apel svima da što više ulažemo u izradu projektne dokumentacije za reciklažna dvorišta i pretovarne stanice kako bi u dogledno vrijeme što manje sredstava trebali izdvajati za prijevoz sa otoka na kopno. Dakle, tema otpada je tema kojom si mi u Hrvatskoj moramo zaista pozabaviti na najozbiljniji način a otoci se nalaze u jednoj specifičnoj situaciji. I zaista, ja se s vama slažem i treba voditi računa da u budućnosti ta sredstva što manje bude za prijevoz a što više da se zapravo dio tog otpada riješi tamo i gdje je napravljen ako je to moguće. I nije svud isto moguće. Dakle, osim edukacije, osim tih zelenih otoka gdje vi rješavate razvrstavanje otpada, opća svijest o otpadu treba biti drugačija. Ja ne jedanput čujem riječ smeće. u ozbiljnoj državi, u ozbiljnim jedinicama lokalne samouprave, otpad nije smeće, nego je otpad dodana vrijednost i na tome se zarađuje. Ja sam imala zaista prilike vidjeti kontejnere koji su već postavljeni na pojedinim otocima, imala sam prilike vidjeti iz jednog drugog konteksta jer je bilo pitanje da li za njih treba građevinska dozvola ili ne, pa smo onda se dosta potrudili da pokažemo da on može ići po pravilniku o jednostavnim radovima, da ne treba građevinska dozvola. Dakle, to je napor koji pojedini otoci rade, ali kao što inače nije svud isto, neki rade veliki napor i otišli su korak dalje, neki to rješavaju tako da voze na kopno pa bit će što će biti a neki se s tim još nisu pozabavili, ali morat će se pozabaviti svi.

Evo zadnji trajekt je u 23,59, baš sam mislio da ću stići na njega. Poštovane dame i gospodo, ovo je izvješće za 2014. godinu i 2015. Najprije kolege a posebno kolega Borić je nešto rekao kod termina rasprave.

Da. Dakle, ovo je izvješće za 2014. godinu. Sjećate se s kim je Hrvatska bila u grupi. Dakle, daleko je to od nas skoro tri godine. I vrijeme kad je bila recesija, vrijeme kad je bila dakle recesija. 2015. smo onda izašli iz recesije i izvješće koje u stvari govori o vremenu kada je zakon provodila Vlada čiji sam ja bio član i gospođa Mrak-Taritaš i gospodin Jovanović koji je u stvari sada treća Vlada nakon druga Vlada ili treća Vlada nakon nje uputila ponovo u Hrvatski sabor još dva puta. Dakle, ona prije ova Oreškovićeva, onda Plenkovićeva. Ali mislim da se sam tekst izvješća osim one procedure kojom se inače prolazi nije nešto puno i mijenjao, da bi nakon toga, ispred mene su dakle govorili predstavnici kluba HDZ-a pohvalili izvješće. Prema tome, ja se sjećam svoje prve rasprave u Hrvatskom saboru o Izvješću o Zakonu o otocima. Tada sam bio novi i mladi zastupnik i to je bila prva tema o kojoj sam govorio u ime kluba čini mi se. Gospodin Bačić je ja mislim bio izvjestitelj kao iz Ministarstva mora. Tu je bio gospodin Borić kao tadašnji pomoćnik ili je bio državni tajnik, više se ne sjećam.

A sada idemo na izvješće. Dakle, imamo jedan paradoks. Kolega Jovanović spomenuo je euro zastupnika Piculu koji je u jednom projektu osigurao 10 milijuna eura za otoke. S druge strane imamo primjedbe gradonačelnika i načelnika iz raznih stranaka sa otoka da im se ovim Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave skida 16% od poreza na dohodak. I ne bi bilo loše, dakle da Uprava za otoke koja je formirana, koja bi trebala i funkcionirati u stvari nametne to očitovanje Ministarstva regionalnog razvoja kao zainteresiranog ministarstva prema Ministarstvu financija u drugom čitanju. Ja bih volio vidjeti to mišljenje ako nije. Mislim da smo se čak mi kao Vlada potrudili da ona budu nedostupna po Zakonu o pravu na pristup informacijama, da bi ga mogli slobodno napisati da vam to ne izađe u novine. Ali opet s druge strane voljeli bi vidjeti, voljeli bi čuti vaš stav i o tome. Drugo što želim reći 2014. ili 2015. godine uvedene su i otočne iskaznice. Ja moram priznati da sam se ja tada protivio toj ideji, jer mislio sam da sve podatke koje trebamo imati na otočnoj iskaznici već imamo na osobnoj iskaznici i da nije potrebno još jedan dokument. Tamo mi piše i OIB, pa kad me traže onda mi je lakše to uzeti, a čak i pomoću nje se mogu identificirati. Pitanje prometne povezanosti baš u ovom vremenskom razdoblju nabavljena su 4 nova trajekta. Ona je u ovome trenutku ja bih mogao reći za većinu otoka na zadovoljavajućoj razini, ali ove godine iako se to svake godine u stvari vjerojatno događa primijetilo se da je zimski vozni red počeo 1.10. a da obzirom zbog dobre turističke sezone još uvijek imamo turista na našim otocima. Tako da, ako bi zima ove godine ili sljedećih mogla početi i malo kasnije da nam ne traje kao u Sibiru 8, 9 mjeseci, nego da se i to prilagodi ovome što je sada realnost. Spomenula je kolegica Mrak-Taritaš broj stanovnika. On stvarno je 120 tisuća, ali primjerice otok Krk godišnje ima još 3 milijuna i 800 tisuća noćenja. Infrastruktura i sva ulaganja koja se rade ne može se raditi na broj koji je naveden, koji je tzv. zimski broj, nego se mora voditi računa i o tome koliko ljudi koristi tu infrastrukturu kad ih je najviše na nekom otoku koji je opet jedna izolirana cjelina, da nam se ne bi dogodilo da ostanemo bez vode, bez struje ili bez nečeg takvog usred turističke sezone. Od problema sa kojima se još susrećemo, dakle izdvojio bih i pitanje konkuriranja na fondove EU zbog nerealnog izračuna koeficijenata razvijenosti koji očito ne uvažava otočne specifičnosti. No, unatoč tome u tablici za 2014. godinu kad sve skupa zaključimo vidi se da je u stvari na otocima i porastao i broj stanovnika. Dakle, dok je u ostatku države padao broj stanovnika, na otocima je nešto veći. Naravno radi se o tome da i poboljšanjem, odnosno napretkom turističke sezone otoci postaju nešto atraktivniji za ljude da tamo žive. Poboljšanjem prometne povezanosti sve je manja razlika između tog jednog hendikepa u smislu prometne povezanosti i mogućnosti slobodnijeg kretanja.

Ali naravno uvijek treba upozoravati na specifičnosti jer ljudi koji su sa kopna nemaju uvijek, ne svojoj krivicom, dovoljni osjećaj za ono što ipak razlikuje život na otoku od života na kopnu a zato smo mi koji smo s otoka ili nam je netko sa otoka itd., smo tu da na to upozorimo.

Mislim da tradicionalno već petnaestak, 20 godina, ustvari petnaestak, 20 se još ne usvaja, da se ovakva izvješća usvajaju jednoglasno ili skoro jednoglasno i nadam se da izvješće za 2018. godinu koje ćemo raspraviti u kasne noćne sate, negdje tamo 2019. godine, 10. mjesec, neće imati ovaj dio o ukidanju 16% od poreza na dohodak za potrošne općine. Zahvaljujem. Hvala.

Moja tema je koja zaista mi je uvijek interesantna klimatske promjene, pa nisam odolila da ne dam repliku a vezano uz vašu konstataciju i voznog reda, koji je s 1. 10. bez obzira na činjenicu vremensku i promjene koje su se desile, bio drugačiji. I godinama slušamo o tome da turističku sezonu treba produžiti ne samo sa 7., 8. mjesec nego na 9. pa i na 10., i što je na južnim otocima dakle dalmatinskim otocima apsolutno moguće.

Prva je uvaženi zastupnik Gordan Maras, nema ga ovdje, gubi pravo na raspravu. Ja sam mislio da će rasprava ipak završiti puno ranije tako da bespredmetno je sada ulaziti u neke šire elaboracije, htio sam nešto više reći o važnosti obrazovanja i zdravstvenih usluga na našim otocima obzirom da je to sigurno jedan od razloga koji će omogućiti da ljudi ostanu na otocima ako mogu školovati svoju djecu i ako mogu imati adekvatnu zdravstvenu uslugu. Ja mislim da je kolegica Juričev-Martinčev pogriješila, da je vidjela samo jednu stavku, dakle ona je rekla da je 2014. za zdravstvo izdvojeno 346 172 kune, to je samo u jednom segmentu koji se ticao e-usavršavanju u telemedicini, dakle iznos je puno veći, također je milijunski, nije u tisućama kuna. Ono što su mnogi rekli, nama ovo izvješća trebaju poslužiti da vidimo gdje je neki problem. Već smo u 2017. kako bi te probleme uspješnije rješavali, pa jedan od problema koji ja želim ovdje istaknuti, mada je on više usmjeren prema Ministarstvu poljoprivrede. Krčki ribari i sjevernojadranski ribari su ogorčeni sa pravilnicima koji se donose na štetu krčkih i sjevernojadranskih ribara tako da praktično tamo gotovo da više i nema ribarskih brodova, tiče se naravno pravilnika o izlovu plave ribe, pa evo, apeliram i na današnju državnu tajnici da napokon pomogne organizirati sastanak ribara Krka sa ministrom poljoprivrede kako bi se riješio taj problem.

Izvolite.

Rekla bi samo za početak Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU-a planira kroz mini operativni program u slijedećoj financijskoj perspektivi osigurati bespovratna sredstva iz europskih fondova upravo za projekte na otocima koji se odnose ponajviše na korištenje obnovljivih izvora energije, rješavanje pitanja otpada, zaštitu okoliša i odvodnju. Mi smatramo da iz hrvatskog proračuna nije moguće realizirati sve te velike projekte a osigurat ćemo da našim otocima odnosno otočanima budu na raspolaganju europska sredstva. Što se tiče prvog pitanja koje mi je bilo upućeno, znači Ministarstvo regionalnog razvoja u suradnji sa Ministarstvom financija i ostalim ministarstvima, vodi računa o ravnomjernom regionalnom razviju svih hrvatskih krajeva i smatramo da upravo fiskalno izravnavanje koje se predlaže kroz izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i regionalne, da je to jedan od načina za postizanje ravnomjernog regionalnog razvoja i da je ovo jedan put koji mislimo da će u Hrvatskoj, da će se kroz ovakvo financijsko izravnanje postići da se izjednače uvjeti života u većini hrvatskih krajeva što danas nije slučaj. 16% od poreza na dohodak o kojem ste danas cijeli dan zapravo razgovarali, odnosno o tom zakonu, a koji prema tih 16% prema trenutnom zakonu pripada jedinicama lokalne samouprave na otocima su namjenska sredstva za kapitalne projekte. I godišnje se ostvaruju negdje u visini od 45 milijuna kuna. Ja bih željela napomenuti da raspolažem sa podatkom da zapravo 10 fiskalno najjačih općina i gradova na otocima od njih 50 koristi 51% od tog iznosa. Stoga smatram, znači željela bih reći da kroz fiskalno izravnanje koje je predloženo u novom prijedlogu zakona se osiguravaju sredstva gradovima i općinama na otocima koji su slabijeg fiskalnog kapaciteta. Također su predviđene i kompenzacijske mjere u 2018. i 2019. koje će im bit dostupne, stoga sam mišljenja da je predloženi fiskalni, model fiskalnog izravnanja zapravo povoljan za gradove i općine koje su slabijeg fiskalnog kapaciteta.

Uvaženi zastupnik Branko Bačić. Nisam htio da ova rasprava prođe bez mene kao otočanina, pa sam samo htio reći jednu stvar gospođi državnoj tajnici, pomoćnici ministra da ovaj zakon čiju provedbu pratimo već od 2004. godine je konzumiran za nas otočane. On više ne predstavlja onaj iskorak koji je imao 1999. godine kada je donesen na temelju Nacionalnog programa otoka. Ono što je taj zakon predvidio sve je izvršeno, sve su obveze, programi, poticaji, subvencije iz tog zakona učinjene i sad treba taj korak dalje. Dobro je da Uprava za otoke priprema zajedno jasno i sa ostalim ministarstvima novi zakon koji bi trebao učiniti taj iskorak, jer ipak je vrijeme od 1997. kada je donesen Nacionalni program razvoja hrvatskih otoka i danas potpuno druga situacija. Otoci su ovaj zakon iskoristili i mi otočani smo imali značajne subvencije i kada je u pitanju prometno povezivanje i kada je pitanju vodoopskrba i kada je u pitanju poticanje gospodarstva. Ali danas kada je Hrvatska članica EU taj zakon mora biti posložen tako da valorizira na drugačiji način pristup otocima. Naime, mislim da dvije kategorije hrvatskih otoka nisu dovoljne da bi se učinila razlika između života, standarda, gospodarstva na hrvatskim otocima. I ono što je bitno mislim da je bitno da se definiraju određene gospodarske djelatnosti koje je dosita sukladno europskoj legislativi prenijeti u naše zakonodavstvo i da možemo pomoći danas onim otocima koji doista zahtijevaju takvu pomoć. Na nekim otocima možda i ne treba Zakon o otocima, ali na nekim otocima treba puno više nego što današnji zakon daje.

Dakle i to izjednačavanje neujednačenosti je relativan pojam. Bilo bi naravno dobro kada bi vi one lošije približili onima boljima, tako da ove bolje ne spustite nego ove lošije samo podignete. Ali ako ćete vi izjednačavati tako da ove koji su bolji da njima nešto uzmete da bi ovima lošijima nešto malo dali, pa da ih tako izjednačavate, onda naravno da niste korektni prema ovima koji su bolji.

Predlagatelj je zastupnik Darinko Dumbović na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Vlada je dostavila mišljenje koje ste dobili. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi zastupnik Darinko Dumbović, izvolite.

ali evo dolazim iz ponosne Sisačko-moslavačke županije i siguran sam da sve ono što trebamo zajednički donesti odluke u interesu i građana Sisačko-moslavačke županije, ali i ovog zakona da ćemo zajednički odraditi. Ono što mogu reći da na izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbi potaknula me prije svega činjenica sa kojom se susrećem na području iz kojeg dolazim. To je Petrinja, to je Sisačko-moslavačka županija, ali i drugih područja RH kako bih promijenio stanje kojem su prije svega izloženi građani i građanke na tim područjima koji su stavljeni jednostavno u jedan diskriminirajući položaj. Radi se o Hrvatima doseljenim iz BiH-a, Kosova, Vojvodine i ostalih dijelova svijeta i danas žive na području od posebne državne skrbi gdje su preseljeni ne svojom voljom već je rat i osvajačka politika na to naterala. Radi se o naseljima Benkovac, Drniš, Glina, Gospić, Knin, Karin, Lipik, Novska, Obrovac, Otočac, Pakrac, Petrinja. Na ova područja naseljeni su radi ono što volimo reći, ravnomjernog razvoja svih područja RH, demografskog i gospodarskog napretka. Izmjene i dopuna zakona o područjima posebne državne skrbi iz 2011. je previdio mogućnosti darivanja kuća ili stana u državnom vlasništvu upravo na ovim područjima dok za druga područja nije bilo ograničenja u pravu na darivanje kuća što je doseljenike na navedena područja stavila u neravnopravan položaj. Danas 20 godina poslije kuće u kojima žive imaju tzv. plombe i još uvijek stoji otvoreno pitanje njihovog trajnog stambenog zbrinjavanja. Samo u Sisačko-moslavačkoj županiji preko 480 obitelji se nalazi u ovoj teškom i neravnopravnom položaju i sigurno da u tom djelu kuće u kojima žive hrvatska država je za njih ionako već otkupila i oni u njima živ, neki po 20 godina, a rečeno je da će nakon 10 godina one prijeći u njihovo vlasništvo, a to nije se dogodilo, nažalost. Ali oni nisu sada na kraju njihovo … [[Govornik se ne razumije.]] sva ova stvarna neizvjesnost, nesigurnost, zabrinutost i za sve obitelji koje žive u tim područjima i tim objektima nisu prihvatljivi. Hrvati doseljeni iz BiH-a u najvećem dijelu, ali i Kosova i Vojvodine danas su diskriminirani, žive u uvjetima nesigurnosti, nemogućnosti da dalje obnavljanju i u uređuju kuće i svoje objekte, a znamo vrlo dobro da i pričamo o energetskoj obnovi i o mnogim mogućnostima poboljšanja kvalitete života na tom području. Ovim želim sve vas, bez obzira na stranke, ideologije, ono što je najvažnije senzibilizirati, cijeli Sabor, ne vas večeras ali možda neki koji to slušaju da dolazimo iz područja gdje smo i mukotrpni i možemo učiniti ono što je najvažnije da si postavimo pitanje gdje je zapelo oko rješenja ovog problema? Ovi ljudi su molili, obilazili različite institucije ali bez rezultata, kumili, molili, dolazili iz područja koje definitivno 20 godina napušteno, danas radimo na mnogim projektima kako bi imali bolji život i mislim da u tom životu oni zaslužuju sigurnost svoje obitelji i siguran dom. Apeliram na sve vas da pomognemo jer sudbina čitavih obitelji ovisi o nama, radi se o velikim financijskim sredstvima ali rješavanje sudbine tih ljudi više nema te cijene. Ono što moram reći sigurno je što je jako bitno, a to je kroz nekoliko povijesnih podataka u ovom pitanju. Zakon o području posebne državne skrbi iz '96. godina bila je propisana mogućnost stjecanja vlasništva nad kućom ili stanom po proteklih 10 godina neprekidnog prebivanja u objektu. To znači darivanje. A upravo u to vrijeme je ova kategorija korisnika u svojstvu prognanika, izbjeglica i useljenika doselila na naša područja u razdoblju '95. i 2000. godine. Drugo, narednim zakonskim izmjenama iz 2000. godine dana je ovlast Vladi RH da samostalno uredbom uređuje uvjete stjecanja vlasništva pa je novom odredbom Vlade RH 2003. godine potpuno ukinuto pravo na darivanje objekata u proteklih 10 godina neprekidnog prebivanja u obiteljskoj kući ili stanu. Evo, treće, 2008. donosi se novi Zakon o području posebne državne skrbi koji je uveo mogućnost darivanja izuzev po nabrojenim naseljima jedinicama područne samouprave a tako zakonsko rješenje je i danas na snazi. Četvrto, sporna zakonska odredba iz 2001. godine rezultat je stajališta Vlade RH o potrebi naseljavanja prostora izvangradskih naselja na područjima posebne državne skrbi. … [[Govornik se ne razumije.]] neke posebne kriterije, ruralnog i ne ruralnog područja unutar područja posebne državne skrbi nisu definirani već su skupljena područja od posebne državne skrbi formirane temeljem drugih pretpostavki. Obzirom na sve to, građani i državljani RH koji žive na ovim područjima, koje zakonsko rješenje izuzima od načina sjecanja vlasništva darovanjem kako je to moguće korisnicima stambenog zbrinjavanja na ostalim područjima RH, smatraju da su diskriminirani na području upravo stanovanja i temeljem njihovo društvenog položaja odnosno socijalnog podrijetla. Prema stajališta udruga koje predstavljanju doseljeni Hrvati iz BiH-a ali i po mišljenjima mnogih, pojednostavljeno možemo jednostavno reći ako ste korisnik jednog državnog objekta preko 20 godina u Petrinji, ne možete dobiti darovanje, ali ako ste korisnik državnog objekta u susjednom naselju u Petrinji koji može biti fizički udaljeno i stotinu metara od granične crte katastarske općine, tada vam državni objekt može biti darovan ako ste možda u tom objektu mnogo kraće. Evo, ja mislim da kroz ovo sve što sam rekao da možemo jednu jasnu poruku da ljudi u ovom području traže definitivno izlaz. Izlaz u kojem bi mogli prije svega imati ono što je najvažnije, dobru budućnost, sigurnost i sve ono kroz ono što bi trebali dobiti kroz ovaj zakon. Ja znam da ovaj zakon koji je predložen nije najidealniji, znamo da nijedan zakon ne može zadovoljiti baš sve i smatram da Vlada RH mora upravo napraviti ono što je najvažnije a to je da pomogne i da ono što smo mi iz područja posebne državne skrbi doživjeli od jednih najvećih nepravdi, a vjerujte mi to je povratak. Povratak na područje koje je bilo ratom uništeno, područje koje tradicionalno zaostao u razvoju i područje koje jednostavno kada je obnova trebala ući i u gospodarske objekte, onda je ušla u kuće. To je jedno od najvećih grešaka što smo trebali kao RH riješiti za sve one gospodarstvenike koju spadali u onom trenutku u možemo reći, u jednom od najsamostalnijih slojeva društva da se pokrene gospodarstvo, to nas je prošlo, međutim sad kad idemo što dalje onda se postavlja pitanje što je to sad siguran dom za te iste ljude i kako ti isti ljudi mogu imati svoju budućnost? Mi to moramo znači, osigurati, moramo im skinuti plombe, moram vidjeti ono što je najvažnije, ajmo reći jednu financijsku projekciju kako bi to mogli imati u proračunu i kako bi mogli izglasati proračun u interesu svih onih koji tamo žive.

Ne. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti mišljenje? Da, uvaženi državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambena pitanja, gospodin Nikola Mažar. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene saborske zastupnice i saborski zastupnici. Vlada RH ne podržava prijedlog zakona o izmjeni Zakon o područjima posebne državne skrbi koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnio Darinko Dumbović, zastupnik u Hrvatskom saboru ne iz razloga materije prijedloga, nego iz činjenice sa Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje priprema novi nacrt prijedloga zakona koji će na jedinstven i cjelovit način riješiti pitanje prava na stambeno zbrinjavanje na područjima posebne državne skrbi uključujući i pitanje koje se predlaže ovim prijedlogom zakona koji se odnosi na izmjenu članka 10. stavka 2. točke 4. Zakona o područjima posebne državne skrbi. Novim nacrtom prijedloga zakona ići će se prije svega in favorem korisnicima stambenog zbrinjavanja na područjima posebne državne skrbi ali prije svega ići će se u budućnost tih područja. Naime sam Zakon o područjima posebne državne skrbi do sada je 6 puta bio izmijenjen i dopunjen, izgubio je svoju svrhu, on je prije svega bio donesen radi povratka, radi obnove tih područja a ono što mi moramo gledati je ostanak ljudi na tim područjima i stoga prije svega novi nacrt zakona će ići u smjeru demografske obnove tih područja, ravnomjernog razvitka RH i svakako da i ovaj vaš prijedlog će biti razmatram i stavljen u novi nacrt prijedloga zakona koji očekujemo u slijedećih par mjeseci.

Da, ma nije replika nego evo ja se zahvaljujem što ćete artikulirati veliki dio ovoga što sam rekao, i smatram da ćete odraditi posao u interesu svih onih koji će i dobiti na kraju krajeva te kuće i ako bude eventualno kakvih problema, imamo model amandmana i svega ostaloga. Otvaram raspravu. Prvi se javio u ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e zastupnik Ivan Vilibor Sinčić, nije ovdje, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HSS-a javio se zastupnik Krešo Beljak, nije ovdje, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista javio se zastupnik Miro Bulj, nema ga, gubi pravo na raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a uvažena zastupnica Branka Juričev-Martinčev. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Kolega Dumbović, kolegice Roščić, kolega Bačić, i kolega Arsen, pred nama je Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o područjima posebne državne skrbi, zaista je realno traženje i potreba da se riješi problem naseljenika iz BiH-a tj. njihovog stambenog zbrinjavanja. Naime, oni si stavljeni u neravnopravni položaj u odnosu na druge ukoliko se njima dodijeljene nekretnine nalaze na područjima posebne državne skrbim prve i druge skupine ali izvan urbanih područja. Stoga predlagatelj traži, moli da se u članku 10., stavak 1., točka 4. izostavi dio teksta izuzev nekretnina smještenih u naseljima Benkovac, Drniš, Glina, Gospić, Hrvatska Kostajnica, Knin, Karin Gornji, Lipik, Novska, Obrovac, Otočac, Pakrac, Slunj te u županijama Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj. Kako je u pripremi zakon koji će na cjeloviti način riješiti pitanja prava nad stambenim zbrinjavanjem na područjima posebne državne skrbi uključujući i ovaj problem koji predlaže zastupnik Dumbović, Vlada je mišljenja da se ne podrži ovaj prijedlog zakona. Stoga ni klub HDZ-a ga neće podržati. Naime, i u planu normativnih aktivnosti Vlade RH pod točkom 56. planira se donošenje zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima, nositelj je izrade Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Javio se uvaženi kolega Miro Bulj. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Zatim kolega Gordan Maras. Nema ga, gubi pravo na raspravu. Time zaključujem raspravu, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.